Zpráva vlády o kompenzacích podnikům postiženým letošním katastrofálním suchem

Dobrý den, vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové.

Především chci zmínit, že suchem byli postiženi zemědělci nejvíce právě v období června.

Když se podíváme na podmínky rámcového programu pro řešení rizik a krizí zemědělství, který máme notifikován u Evropské komise a na základě těchto pravidel vyplácíme zemědělcům kompenzace za sucho, tak zde můžeme kompenzovat až v okamžiku, kdy na té komoditě vznikla újma větší než 30 % dlouhodobého pětiletého průměru, kdy odečítáme nejlepší a nejhorší rok a zemědělec to musí jednoznačně být schopen prokázat.

Teoreticky bychom podle našich odhadů mohli kompenzovat až částkou 4 mld. Kč, ale s ohledem na určitou realitu možností státního rozpočtu nevidím, že by taková částka byla uvolnitelná, jak jsme zatím tu diskusi vedli na úrovni vlády či s panem ministrem financí.

Tady je potřeba, aby vláda pomohla. Jsme připraveni hledat řešení. Troufnu si říci, že budeme hledat takové řešení, které do těch nejvíce postižených oblastí cíleně nasměruje finanční možnost kompenzace, abychom zemědělcům pomohli přečkat tento za posledních pět let už třetí komplikovaný a těžký rok. Tolik stručná informace k tomuto bodu.